Jediný důvod, který vidím, proč to neuděláme, jsou spory ve vládní koalici, kdy pan předseda výboru z hnutí ANO chce potrápit pana ministra ze sociální demokracie, a když si oba nevědí rady, tak to chtějí hodit na nějaké minulé vlády. Ale tak to prostě není. Ten problém je na stole teď a tady. Děkuji panu Petru Fialovi za dodržení času. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve paní ministryně Válková, pak pan ministr Chládek, pak kolega Zlatuška. Děkuji, pane předsedající. Jenom ta nová informace, myslím, že tady přece jenom byl právě ten vzkaz zaslaný rektory vysokých škol, univerzit na Slovensku, že procedurální postup projednávání této smlouvy oni považují za velmi nestandardní a že s obsahem smlouvy opakovaně prohlásili svůj nesouhlas. Za druhé, já jsem tedy i z proběhlé diskuse získala jednoznačný dojem, že naopak ta smlouva není v pořádku a umožňuje různý výklad.

Garantoval donedávna řadu oborů.

Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Já teď jenom zase na rozdíl vystoupím ne s nějakými osobními pocity nebo názory, jenom fakticky.

Pan ministr Štys to podle mého názoru, jak jsem se díval na ten proces, nijak nerozšířil, to znamená, ten proces pouze dokončil, který byl započat za pana bývalého ministra Fialy, a já musím jako ministr konstatovat, že toto je mezinárodní smlouva, která spíše bude dělat mezinárodní problém, než že bychom tady se měli pasovat na levici, na pravici nebo různě z toho přeskakovat. Vysoké školy velké, poslední moje konstatování, pravdou je, že velké vysoké školy, jako je třeba Karlova univerzita, mi sdělila, že s tím žádný problém nemá. Děkuji panu ministrovi.

Jednání o smlouvě byla zahájena v únoru 2011 expertní komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Toto vnější připomínkové řízení nebylo vysokým školám dáno jakýmkoliv způsobem k vyjádření. Ani z této doby nebylo reprezentaci vysokých škol řečeno ani slovo. Takto vypadala otevřenost ministerstva vůči tomu prostředí.

Čili kompletně to bylo uděláno za ministrů Dobeše a Fialy.

Celou dobu to bylo děláno naprosto netransparentně, bez toho, aby dotčené školy o tom cokoli věděly. Toto je samozřejmě kořen toho. Jinak k té úvaze, že když to schválila slovenská strana, máme to schválit také.

Že to zaznívá zrovna Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, také k faktické poznámce.

Být to její smlouva, z jejího rezortu, kterou ona zdědí, tak nás přesvědčuje, že je potřeba ji ratifikovat.

Jinak vůbec nerozumím té debatě. Předevčírem na Pražském hradě dostal premiér Slovenské republiky nejvyšší státní vyznamenání. Co mu dneska řekneme?

To prostě není pravda.

Děkuji. Pane poslanče, já vám ještě dám slovo, ale poznamenávám, že po vašem vystoupení přeruším tento bod, poznamenám ty, kteří se hlásili do rozpravy, a budeme potom muset v tomto bodu pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.